Ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný, nezařazení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 50. Návrh byl přijat. Nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o rezignacích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o nominacích. A to ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá, ANO. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 53. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 54. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 55. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 57. Návrh byl přijat. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 60. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 61. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby.

Ano. Budeme hlasovat o tomto návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, kdo je proti? Hlasování č. 65. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Ještě k hlasování se bude vyjadřovat pan poslanec. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.